Nejenom těch směnáren, ale i v momentě, kdy člověk využije automat. To znamená já to zkrátím, abych to neprodlužoval. Ještě jednou. Obsah, souhlasím s ním.

Máme před sebou dvě faktické poznámky, Jiřího Dolejše a Marka Bendy, a potom přednostní právo paní ministryně financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Nejdříve pan kolega Dolejš, poté pan kolega Benda s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče. Nevím, jestli přispěji ke klidnějšímu projednávání tohoto návrhu, ale chtěl jsem jenom glosovat předřečníky, zejména z klubu ANO. My jsme ten návrh kolegů poslanců projednávali či předjednávali na půdě podvýboru pro bankovnictví.

Myslím, že v této fázi neuškodí, pokud jsou tady poslanecké iniciativy a slibuje se, ale zatím ještě nevíme, jak to dopadne, určité komplexní a vládní řešení, což trošku zní jako abraka dabra, taková univerzální formulace, jestli by nebylo jednodušší nechat ten poslanecký návrh v běhu minimálně do té doby, než budeme mít jistotu, jak to ta vláda vlastně udělala.

Možná vás to bude inspirovat při hlasování. Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, stává se mi to asi tak jednou za deset let, ale musím říct, že výjimečně naprosto souhlasím se svým předřečníkem, panem kolegou Dolejšem z komunistické strany. Chtěl jsem říct fakticky téměř totéž.

A současně brojit proti poslaneckým návrhům zamítněte je? A já už jsem se zlobil nad vystoupením pana poslance Vrány.